Poslanci schválený zákon však prezident republiky nepodepsal a vrátil jej zpět Poslanecké sněmovně.

Jak Miroslav Kalousek, tak Bohuslav Sobotka, tak Vojtěch Filip hlasovali pro návrh.

Kromě negativních dopadů na lidské zdraví může vést nesplnění limitních hodnot předepsaných evropskou legislativou také k významným finančním postihům pro ty členské státy, které je neplní.

Poslanecká sněmovna tento vládní návrh, s pozměňovacími návrhy netýkajícími se však problematiky biopaliv, schválila.

Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi jednu poznámku.

Mně to hodně připomíná hlasování o loteriích, přiznám se. Prostě jsou okamžiky, kdy vláda může navrhnout cokoliv, ale jistá lobby napříč politickým spektrem si stejně prosadí svoje.

Děkuji za pozornost. Na repliku ze strany Bohuslava Sobotky ministr Miroslav Kalousek před poslanci řekl: Aby bylo úplně zřejmé, hlasoval jsem ve finále pro tento vládní návrh, protože to je dobrý zákon, navíc je to nezbytná transpozice, je to takzvaný EU zákon. Ve svém důsledku jeho výhody převáží nad některými ústupky, které Sněmovna udělala při hlasování, takže je to krok vpřed, ne že ne. Já kritizoval ty ústupky, nikoliv to, že Sněmovna schválila zákon.

Děkuji.

Součástí materiálu je i kapitola s názvem Potenciál cíleně pěstované biomasy pro výrobu biopaliv v dopravě, ve které se mj. stanovuje optimální mix plodin pro zajištění suroviny na výrobu biopaliv.